Vážené kolegyně, vážení kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Otevírám nyní rozpravu a do této rozpravy mám zatím přihlášené s přednostním právem pana předsedu Tomia Okamuru a pana předsedu Radima Fialu. Prosím, pane předsedo, rozprava je otevřena a máte slovo. Vážené dámy a pánové, vláda Petra Fialy tady dnes předkládá novelu pandemického zákona.

Svoboda je nejen ústavní právo, ale dámy a pánové, je to zcela přirozené právo lidské, s kterým se narodíme bez ohledu na ústavu, zákony či vyhlášky. Svoboda pohybu, svoboda osobní, svoboda názorů, svoboda pracovat, ale třeba i podnikat jsou práva, která by stát měl omezovat a regulovat jen v nejzávažnějších případech v souladu s ústavou. Ovšem zde máme problém, že vláda se snaží omezit tyto ústavou garantované svobody a práva pouhým zákonem, protože v Listině práv a svobod je jasně napsáno, že občané mají právo podnikat, právo na soukromý a společenský život a také například právo na vzdělání.

Aby tady nemohla být totalitní zvůle nějaké menší skupiny lidí nebo politiků, aby nemohli prostě ovládat životy občanů podle toho, jak se jim zachce.

Je to tak.

Neboli ona přiznala, že vlastně vláda chce obejít v podstatě ústavu tím, že chce mít možnost a pravomoce omezovat ústavní práva a svobody občanů neústavním způsobem.

To je normální, to je prostě skutečně bezprecedentní útok na práva a svobody občanů a jsou to skutečně totalitní manýry. Tímto způsobem direktivně ovládat práva a svobody občanů a omezovat je například na společenském životě, na právu podnikat, jestli si můžou udělat svatbu v tolika a tolika lidech, jestli pohřeb může být v tolika a tolika lidech, to chce opravdu silný žaludek, aby vůbec nějaký politik toto dokázal navrhnout.

Co se týče toho pandemického zákona, znovu chci upozornit na to, že není přece přípustné omezovat běžným zákonem ústavou zaručená práva a svobody občanů. Proto tady máme tu ústavu, a ústavu lze měnit nikoli prostou většinou, ale lze ji měnit právě tím, že ve Sněmovně musíte mít 120 hlasů poslanců, už nestačí prostá vládní většina, že v Senátu to musí být dvě třetiny senátorů, aby to nebyla prostá většina, a tím se právě brání v České republice a v dalších demokratických zemích zvůli té které momentální vlády.

A já vím, že některým vládním politikům, možná všem, se to zalíbilo, prostě omezovat životy občanů, přikazovat, co smí a co nesmí. Ale to je jasně totalitní manýr a musím říct, že některé tyhle zákazy, co vy tam prezentujete v rámci běžného zákona, to si snad nedovolili ani komunisti.

To znamená skutečně zcela ovládnout životy občanů, na které ale občané mají podle ústavy právo.